Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolege i kolegice. Evo danas je pred nama vrlo važan zakon za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj gospodarstva, poduzetništva i zapošljavanje na našim područjima. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture uređuje se pitanje određene poduzetničke infrastrukture, vrste i kategorizacije poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, ustrojavanje Registra poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, sustav i potpora, odnosno preduvjeti i kriteriji odobravanja potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti, poduzetničkih zona i potpornih institucija. Poduzetnička infrastruktura obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Poduzetničke zone definirane su kao infrastrukturna opremljena područja energetskom komunalnom prometnom i komunikacijskom infrastrukturom. Poslovne zone moraju biti uređene prostornim planovima jedinice lokalne samouprave namijenjene obavljaju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona ja zajedničko korištenje infrastrukturne opremljenosti. Poduzetničke potporne institucije usmjerene su na provođenje programa za razvoj poduzetništva posebno malih i srednjih poduzetnika, a to su razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, centri kompetencije i slobodne zone. Cilj ulaganja u poduzetničku infrastrukturu je poticanje ravnomjernog gospodarstva, razvoja Republike Hrvatske, jačanje malog i srednjeg poduzetništva odnosno otvaranje novih radnih mjesta. Ovim izmjenama i dopunama zakona definiramo pravni status subjekata poduzetničke infrastrukture, mijenjaju se definicije poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, definiraju se kriteriji, postupak vezano za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, regulira se status jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture kao referentne baze podataka poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija. U mojoj općini Vrpolje aktivne su dvije mikro poduzetničke zone. Jedna zona Močilno je popunjena, ima oko sto zaposlenih.

U razvojnom sporazumu Slavonije i Baranje i Srijema planirano je financiranje infrastrukture u pojedinim poslovnim zonama, gdje je navedena i poslovna zona Vrpolje – Vašarište, pa ovim putem koristim priliku i zamoljavam resorno Ministarstvo regionalnog razvoja, fondova EU da omoguće objavu javnih poziva za projekte izgradnje komunalne infrastrukture u poslovnim zonama što je planiramo razvojnim sporazumom koje su planirane, znači za objavu javnih poziva a nisu do današnjeg dana objavljeni. Tim javnim pozivima ne samo da se raspišu već da ministarstvo osigura financijska sredstva kako bi kroz projekt izgradnje povećali investicije, zaposlenost i gospodarstvo što nama u jedinicama lokalne samouprave je cilj kao i ravnomjerni razvoj, regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Uvažena zastupnica Marina-Opačak Bilić. Poštovana kolegice, kad govorimo o poduzetničkim infrastrukturama onda je važno spomenuti i potencijal poduzetnika za ulaganje koji već ste i spomenuli, malo ste se tog dotakli nije na zavidnoj razini. Doista zemljišta u vlasništvu države treba što više staviti u funkciju, ali jednako tako država treba privlačiti poduzetnike i osnažiti ih. Vjerujem da ćemo se složiti da poduzetnička zona treba imati utjecaj na porast broja zaposlenih, to ste isto spomenuli i iznimno je zapravo važan u konačnici zapravo taj cilj osobito kod nas u Slavoniji gdje imamo velik potencijal, no zapravo se ipak poduzetnici odnosno inozemni ulagači ne odlučuju ulagati i proizvoditi u Hrvatskoj, pa tako i oni koji su donedavno djelovali u hrvatskim slavonskim industrijskim zonama gase postrojenja. Evo iskoristit ću ovu priliku da apeliram i na vas i na nadležne da evo razmotrite olakšanja poduzetnicima. Evo budući da smo mi iz iste županije i smatram da ste ovdje sad upravo naveli ovo zatvaranje ovog pogona što je bilo, gdje se šivalo za automobile. Jel' ste na to mislili?

Ali da smo mi tu sad kao naša županija mogli nešto utjecati nismo mogli utjecati, jer što svi pričamo da su i kod nas male plaće, pa onda još ako bi radili za 3000 kuna ne znam šta bi, a u susjednoj BiH vjerojatno rade za 30 000 kuna i to njima puno znači.

Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prilikom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo dozvolite mi predstaviti uvodno novi Prijedlog zakona o zaštiti prava potrošača pri čemu bih istakla glavne razloge zašto se pristupilo izradi ovog novog zakona kao i naravno glavne novine koje taj zakon donosi. Jedan od razloga za donošenje novog Zakona o zaštiti potrošača bilo je prenošenje tzv. Omnibus direktive koja je u stvari u sebi sadrži četiri postojeće potrošačke direktive koje je bilo potrebno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Budući da je naravno svjesni smo kontinuiranog razvoja digitalnog okruženja, digitalnih alata kojima se koristimo, te je stoga i u ovom propisu izvršena prilagodba odgovarajućih definicija i drugih odredbi u odnosu na ranije pravno uređenje kako bi se upravo u primjenu propisa uključio, odnosno pojačao i ovaj digitalni segment. U vezi s time način podnošenja pisanog prigovora je prilagođen aktualnim sredstvima komunikacije, pa tako trgovci mogu omogućiti potrošačima podnošenje pisanog prigovora putem, dakle sredstava mrežne komunikacije ali samo pod uvjetom da takvo komunikacijsko sredstvo omogućava pohranu vremena i sadržaja prigovora kako se sa sadržajem takvog prigovora ne bi moglo manipulirati. Nadalje, dosta se govori naravno o odgovornosti internetskih posrednika, odnosno platformi putem kojih potrošači sve češće kupuju robu i usluge, a upravo je taj segment bio do sada uvelike nereguliran. Platforma sada mora jasno istaknuti da li potrošač prilikom kupnje sklapa potrošački ugovor sa trgovcem ili neki drugi ugovor primjerice između dvije fizičke osobe i naznačiti da u slučaju da prodavatelj nije trgovac u smislu Zakona o zaštiti potrošača onda potrošač nema adekvatnu zaštitu koju mu daje potrošačko zakonodavstvo. Dakle, potrebno je o tome adekvatno informirati potrošača. Vezano uz posebne oblike prodaje trgovci će biti dužni istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuju tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja takvog posebnog oblika prodaje. Razlog ove izmjene je ograničavanje mogućnosti manipulacije cijena od strane samih trgovaca prije provođenja takvih posebnih oblika prodaje. Nadalje proširili smo tzv. crnu listu, okolnosti koje predstavljaju nepoštenu poslovnu praksu. Tako se na tu crnu listu dodaju primjerice zabrana preprodaje ulaznica za događanja ako ih je trgovac nabavio upotrebom automatiziranih sredstava jer je na taj način mogao u stvari zaobići ograničenje u pogledu broja ulaznica koje jedna osoba može kupiti. Isto tako se uvodi obaveza navođenja da su recenzije proizvoda da li su potrošači doista koristili ili kupili proizvod se dakle moraju navesti prilikom prodaje takvih proizvoda i isto tako je propisana zabrana podnošenja lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka. Iskoristili smo isto tako opciju koju za države članice predvidjela Omnibus direktiva, te smo pobliže regulirali obavljanje nezatraženih posjeta potrošačevom domu od strane trgovaca što držimo da je vrlo bitno kod posebno osoba starije životne dobi kako bi ih zaštitili od agresivne trgovačke, odnosno poslovne prakse. Također određene prakse trgovaca koje do sada nisu bile regulirane, a kojima su se kršila potrošačka prava primjerice u slučaju dvojne kvalitete robe se sada pod određenim uvjetima smatraju nepoštenom poslovnom praksom, a opet sve u svrhu da se osigura viši stupanj zaštite potrošača prilikom kupovine roba i usluga. Nadalje, izmjena koja je također rezultat transpozicije Omnibus direktive je propisivanje učinkovitih i odvračajućih novčanih kazni onim trgovcima koji su odgovorni za raširene povrede kolektivnih interesa potrošača. Dakle, to su one povrede koje obuhvaćaju potrošače iz najmanje dvije države članice ili kada dođe do povrede sa dimenzijom Unije, znači u najmanje dvije trećine država članica EU. I tu budući da se radi o iznimno teškim kršenjima prava potrošača koji utječu na velik broj građana su dakle sankcije propisane na način da iznos novčane kazne za takve povrede mora biti najmanje 4% godišnjeg prometa trgovca. Osim preuzimanja odredbi Omnibus direktive prilikom izrade ovog novog Zakona o zaštiti potrošača smo se također vodili potrebom modernizacije i dodatnog reguliranja pojedinih odredbi iz razloga što temeljem iskustava iz dosadašnje primjene Zakona o zaštiti potrošača. Tako smo na primjer proširili definiciju pisanog prigovora na način da su u definiciju uključene i situacije kada potrošački ugovor nije sklopljen, a potrošač je nezadovoljan poslovanjem trgovca. Na primjer u slučajevima pritužbi na nepoštenu ili agresivnu poslovnu praksu trgovca. Nadalje dodana je obveza trgovca da se prilikom odgovora na pisani prigovor jasno izjasni o osnovanosti potrošačke pritužbe čime će se u stvari eliminirati mogućnost dostavljanja generičkih odgovora od strane trgovaca sa kojima se ako tako mogu reći kupuje vrijeme, a koji se onda ne odnose na konkretnu pritužbu potrošača. Kada govorimo o javnim uslugama također ovim prijedlogom zakona na popis javnih usluga dodajemo i uslugu parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, a sve to kako bi se povećala učinkovitost rješavanja prigovora u predmetnom području. Nadalje vezano uz usklađivanje sa odredbama Zakona o obveznim odnosima produljen je rok od šest mjeseci na godinu dana unutar kojeg trgovac snosi teret dokaza za postojanje materijalnog nedostatka što naravno kao što sam rekla je usklađivanje sa izmjenama Zakona o obveznim odnosima. Osim toga, dodatno je razjašnjena odredba koja se odnosi na pitanje podmirivanja troškova vještačenja koja se nužno provodi radi utvrđivanja da li postoji materijalni nedostatak na robi. Iz tog razloga sada se izrijekom propisuje da trgovac isključivo predujmljuje troškove vještačenje umjesto da ih uvijek snosi. Naime, potrebno je naglasiti da se ovom izmjenom postojeće uređenje navedene problematike ne mijenja već se samo pojašnjava zakonska mogućnost trgovca da u slučaju kada rezultati takvog vještačenja pokažu da materijalni nedostatak nije postojao, a navedeno je njemu uzrokovao određene troškove da onda ima pravo tražiti naknadu štete u parničnom postupku. Dakle, ovime pokušavamo u stvari stvoriti ravnotežu u pogledu prava trgovaca i potrošača. Ovim se prijedlogom zakona detaljnije uređuje i ono područje koje garantira poštivanje potrošačkih prava, odnosno same provedbe ovog Zakona, stoga su u konzultaciji sa nadležnim tijelima detaljnije razrađene odredbe koje se odnose na provođenje inspekcijskog nadzora, a upravo sa željom da osiguramo brže, transparentnije i učinkovitije postupanje provedbenih tijela odnosno inspektorata i drugih tijela. Izrijekom je dodana Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao provoditelj nadzora koji se odnosi na postupanje trgovaca kojima HANFA izdaje odobrenje za rad. I isto tako je dodana i Poljoprivredna inspekcija za provođenje nadzora nad kvalitetom hrane. Nadalje, izrijekom je propisano koje konkretne podatke i dokumentaciju mora sadržavati potrošačka predstavka kako bi inspekcijsko tijelo po istoj moglo postupati, ali se daje mogućnost dodavanja, odnosno davanja dodatnog roka za dopunu takve potrošačke predstavke. Kada govorimo o trgovcima propisana je obveza izjašnjavanja trgovca o predstavci potrošača na traženje inspektora, te rokovi u kojima trgovac ima obvezu, dakle izjasniti se nadležnoj inspekciji kao i sankcije za slučaj d trgovac u tom roku ne udovolji traženju nadležnog inspektora. Propisane su i dodatne ovlasti nadležnih inspektora koje će osigurati učinkovitiju provedbu primjerice mogućnost provođenja nadzora kupnjom sa tajnim identitetom. Zatim mogućnost izdavanja privremene mjere koja se odnosi na uklanjanje sadržaja ili ograničenja internetskom sučelju, odnosno pristupu internetskom sučelju. Detaljno se propisuju situacije kada nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog, odnosno situacije kada će isto učiniti bez odgađanja jer se radi o težem tipu prekršaja, odnosno kršenja prava potrošača. Evo ovo su glavne izmjene koje smo predložili ovim zakonom. Kao što možete vidjeti iz iznesenog, dakle želimo osigurati jedan sveobuhvatan i učinkovit pravni okvir u kojem ćemo postići veću razinu pravne sigurnosti potrošača ali i ravnotežu u odnosu na prava trgovaca što bi trebalo naravno doprinijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta i rezultirati većem stupnju povjerenja u kupovinu roba i usluga kako u Hrvatskoj tako i prekogranično. Cijenjene zastupnice i zastupnici predlažemo da ovaj prijedlog zakona Hrvatski sabor podrži u prvom čitanju i zahvaljujem na Hvala predsjedavajući. Poštovana državna tajnice žao mi je što danas tu umjesto vas nema najvećeg hrvatskog izvoznog brenda gospodina Teče.

Hvala vam lijepo zastupniče Kujundžić na vašem pitanju. Kada kažemo da loše stojimo po pitanju potrošačkih prava, evo ja ću u stvari gledali smo statistiku koja je, dakle zadnja statistika za 2021. godinu prema istraživanju na razini EU i ne mogu se složiti, dakle da u svim segmentima doista stojimo loše. Jer primjerice povjerenje, dakle u trgovce i pružatelje usluga je u stvari na razini od 75% prema tom istraživanju. Povjerenje u kupnju on-line je nešto niže na razini od 50% Ono gdje ste u pravu svakako je da potrošači nedovoljno znaju o svojim pravima i to je upravo segment u kojem doista moramo intenzivirati naše aktivnosti i to ćemo učiniti kroz provedbu programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Poštovana državna tajnice moram reći da u ovom opsežnom zakonu ima puno i dobrih stvari, tako da evo dali ste si truda, a vidjet ćemo još koje ćemo nadopune dati. Nije sve savršeno, naravno. Ja bih se malo dotakla pitanja zavaravajuće poslovne prakse kad imate situacije da se reklamiraju različiti proizvodi konkretno lijekovi koji će evo čudotvorno izliječiti dijabetes, debljinu itd. Pri tome se koriste identiteti nekakvih kolega recimo liječnika ili poznatih javnih osoba, a oglašivači čak i ne moraju dolaziti iz Hrvatske ili skrivaju identitet. Znači tu sad jesu u članku 146. navedeni kako su moguća rješenja da se ukloni sadržaj, pa ovo, pa ono. Ali mislim kako će to u praksi izgledati? Naravno to je vrlo relevantno pitanje s obzirom na to da sve veći broj potrošača upravo kupuje korištenjem internetskih platformi. Ovim se zakonom upravo pojačava obveza tih platformi da jasno istaknu sa kime potrošač sklapa svoj potrošački ugovor, odnosno od koga kupuje, koji je izvor dakle usluge ili robe koju kupuje. Naravno u pravu ste kada kažete da tu se događa jedan protok vremena u kojem on može kupiti robu i onda mora potraživati svoje pravo na drugi način.

Dakle, ovim zakonom se odredbom članka 133. uvodi još jedna novina, a to je obveza jedinicama lokalne samouprave da moraju osigurati prostor za obavljanje poslova savjetovanja potrošača, te jednako tako i prekršajne odredbe ako oni, odnosno sankcija ako to ne učine. Mi imamo 556 jedinica lokalne samouprave. Na ovom zakonu koji je bio prije raspravljali smo zapravo o njihovoj spremnosti uopće za ulaganje i za gradnju poduzetničkih zona. Mi znamo da su i bili pojedini napori da se to već i napravi u velikim gradovima kao što su Zagreb, Rijeka. Mene zanima kako mislite i kojom dinamikom je to moguće i to neće biti i to i vi i ja znamo neće biti moguće sud. Ali da se možda da se to referira na velike gradove koji su kod nas iznad 30 000 stanovnika ili nešto drugo.

Dakle, neke dobro rade sa udrugama za zaštitu potrošača i drugim udrugama. Dok kod drugih ta obveza nije ispunjena iako ona u stvari postoji već i u sadašnjem zakonu, dakle ne uvodi se ovim novim propisom. Međutim, ono što smo mi ovdje stavili su upravo te prekršajne sankcije kako bi se i na taj način potaklo jedinice da na taj način djeluju. Sa svoje strane radimo na programima institucionalne potpore udrugama za zaštitu potrošača i očekujemo da će se tu dogoditi jedna sinergija, dakle sa strane lokalnih jedinica koje će moći ustupiti prostore a kroz financijska sredstva pokušavamo motivirati, dakle i kroz institucionalnu podršku same udruge na rad na štićenju potrošačkih prava. Zahvaljujem se. Pa bez obzira na dobre novine koje se uvode ovim zakonom smatram da je jedan od nedostataka to da se propustilo regulirati neke aspekte djelovanja Agencije za naplatu potraživanja prema građanima koji su korisnici usluga, dakle potrošači određenih usluga posebno onih usluga koje ne spadaju u dio već pokriven zakonima koji reguliraju pitanje kreditnog, potrošačkog kreditiranja već spadaju primjerice u telekomunikacije itd. Dakle, jedna od primjedba u e-savjetovanju bila je i da se minimalno regulira to da agencije za naplatu potraživanja moraju također biti obuhvaćene zabranom poziva odnosno komunikacije kada je netko u registru „Ne zovi“, te da se općenito takav način regulira. Vidim da to nije prihvaćeno, pa vas molim objašnjenje zašto nije na jedan način poslovanje Agencije za naplatu potraživanja prema potrošačima nije obuhvaćeno. S jedne strane moram, mislim da je to bilo istaknuto i u jutrošnjoj raspravi po pitanju Agencija za naplatu potraživanja da će se njihova odgovornost, odnosno regulacija njihovog rada riješiti novim pravnim aktom na razini EU vrlo vjerojatno direktivom. A kada govorimo o, dakle podsjećanju dužnika od strane Agencija za naplatu potraživanja da podmire svoj dug dužnik i vjerovnik su u stvari, oni moraju ugovoriti zabranu takvog pristupa ukoliko, da bi se takva onda odredba mogla primijeniti. Jer dakle, ukoliko to nije ugovoreno onda ne možemo kroz ovaj potrošački propis rješavati zabranu na takav način. Svjesni smo, dakle prijedloga iz javnog savjetovanja, ali to nije bilo primjenjivo u ovom

Isto tako je izostavljeno, dakle prava koja su iz zbrinjavanja otpada proistekla, koja bi trebala biti jasnije definirana nisu jasnije navedena. Međutim, moja replika bi se odnosila na sankcije koje su propisane, koje su jednostavno prevelike da bi se mogle izreći prema Prekršajnom zakonu opomena, dakle što stavlja u neravnopravni položaj obrtnike i velika trgovačka društva gdje možete po prekršajnoj odredbi maltene zatvoriti neki manji obrt dok veliki trgovački lanci mogu vrlo jeftino proći. Pa prekršajne odredbe su definirane i uvijek moraju biti na način da odvraćaju od počinjenja prekršaja, pa u tom smislu i u skladu sa naravno odredbama Prekršajnog zakona ali i Omnibus direktive koja je za određene vrste prekršaja propisala, dakle postotak od godišnjih prihoda koje se mogu izreći kao sankcije smo u stvari išli i na reguliranje prekršajnih sankcija u sklopu ovog zakona. Međutim, ono što bih htjela podsjetiti je da Državni inspektorat u svom postupanju primjenjuje načelo oportuniteta, znači da prvo izriče opomenu i ukoliko se onda po toj opomeni ne izvrši korekcija i ne postupi onda ide na izricanje same prekršajne sankcije u smislu tužbe i novčane kazne. Poštovana državna tajnice, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice sa suradnicom. Mene vam tu muče dvije stvari, pa vas molim da mi ih objasnite, nekako približite. Prvo u zakonu ima dosta toga što je dobro i što je bolje i uvijek sam spreman pohvaliti sve što valja napose ono izrabljivanje koje se događalo prema starijim nemoćnim ljudima. Dakle, sad će to biti nešto jasnije regulirano. No, ovdje me zbunjuju dvije stvari. Nacionalni program zaštite potrošača to je naša najveća stavka. I sad što se događa? Dakle, propisuje se da Hrvatski sabor je isključen iz ove priče nego ide se sve na Vladu RH. Dakle, to me strah toga. I druga priča. Dakle iz tehničkih razloga i oportunosti obveza izvještavanja o provedbi nacionalnog programa stavlja se u nadležnost ministarstva. Dakle, ako sam dobro shvatio ministarstvo će podnositi izvještaj samo sebi. Evo dakle to mi je malo opasno po demokraciju, pa ako nam možete to razjasniti. Hvala lijepa na vašem pitanju. Mi smo se naime uskladili sa ovim zakonom i sa vrstom akata koji se donose po zakonu sa Zakonom o strateškom planiranju koji predviđa da se dugoročni akti koji se donose na razdoblje od 10 godina podnose Hrvatskom saboru na usvajanje, dok programi što u stvari i jest ovaj akt u stvari da njih usvaja Vlada RH a ministarstvo priprema izvješće o provedbi nacionalnog programa i podnosi ga u stvari na usvajanje, odnosno izvještava o provedbi istog Vladu Republike Hrvatske sukladno ovom prijedlogu. Hvala državnoj tajnici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Odbor za gospodarstvo? Onda otvaram raspravu.

Hvala predsjedavajući gospodine Sanader, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici.

Nedavno poskupljenje prehrambenih proizvoda i prosječna plaća jednoga potrošača Hrvata kojom se ne može pokriti čak ni 60% mjesečne potrošačke košarice po indeksu potrošnje zakovali su nas predzadnje mjesto među zemljama članicama. Harmonizirani indeks potrošačkih cijena u lipnju u EU pokazuje da je život u Hrvatskoj skuplji za 2,2% u odnosu na mjesec ranije. Inače harmonizirani indeks potrošačkih cijena jest jedan ekonomski pokazatelj koji mjeri promjenu u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavljaju, koriste se njima ili na koncu konca plaćaju kućanstva. Stoga je posve logično postaviti ironično pitanje na početku ovog izlaganja treba li nama uopće ovaj zakon koji štiti potrošače u državi u kojoj je platežna moć izrazito niska. Istina je da ovaj prijedlog dolazi na tepih zbog obveza implementacije svojevrsnih europskih direktiva, a jednim manjim usudio bih se reći šturim dijelom mijenja prethodni zakon ali samo u određenim segmentima. I da, pohvalit ću ono što je dobro. Naime, direktive kao takve su potpuno jasne, no ono što ostaje nejasno jest razlog zbog kojeg nije prihvaćeno veliko mnoštvo primjedbi na e-savjetovanju. Odgovor zašto nisu prihvaćene, a znamo da tko ih je pročitao velika većina njih na koncu konca dolazi od razno raznih udruga potrošača procijenimo sami zašto nisu prihvaćeni. Novitet koji je posebno naglašen u ovom prijedlogu u odnosu na važeći Zakon o zaštiti potrošača zapravo je brisanje članka 132a. kojim se uređuje i obveza polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača. Dakle, ukidamo sa jedne strane polaganje stručnih ispita za ponovit ću savjetovanje, informiranje i izobrazbu potrošača, a potvrdili ste mi da su Hrvati na samome dnu među članicama EU po poznavanju prava potrošača. Dok neke europske članice jačaju zaštitu potrošača i svjesni su realnih problema, na primjer Njemačka koja ima Ministarstvo za prehranu, poljoprivredu i zaštitu potrošača Hrvatska je svjesno ili nesvjesno ne tako davno amaterizirala ili da ne kažem volonterizirala četiri nazovimo ih savjetodavna centra za potrošače u Republici Hrvatskoj koji su se financirali u najvećoj mjeri iz proračuna Ministarstva gospodarstva. Ta četiri savjetodavna profesionalna centra sveukupno godišnje znate koliko pritužbi zaprimala? Više od 20 000, te osim što su ih zaprimali često puta su uz savjetodavno tijelo slabije pismenim građanima zapravo pisali pritužbe, reklamacije i sve ino što je kao takvo trebalo. Spomenuti savjetodavni centri za potrošače u kontekstu financiranja i prostora prebačeni su na jedinice lokalne uprave i samouprave, jer znamo da to u praksi znači potpuni amaterizam koji se najčešće svede na nekoliko entuzijasta koji su željni i voljni pomoći unutar svog vremena kojeg imaju i podijeliti svoje znanje sa onim tko ne zna i kome ono kao takvo treba. Dakle, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u velikoj mjeri iz svog proračuna odmaknulo financiranje ovakvih centara, ali je u svoje krilo smjestilo europski potrošački centar koji je jedan od 30 europskih potrošačkih centara. Može ga se kontaktirati ukoliko ste otišli na stranice Ministarstva gospodarstva isključivo e-mailom. E pa sad, ja ću biti plastičan i pitat ću vas što će se dogoditi kad baka Mara kupi masažer za koljena i on prestane raditi, a informatički je nepismena? Rekli bismo mi može puhati u šupalj štap. Životni standard potrošača u Hrvatskoj je za 56% slabiji nego u Njemačkoj. Naime, prema EUROSTAT-u najbogatija članica znamo da je sa 31% potrošnje iznad prosjeka EU. Naravno riječ je o Luksemburgu. Kada imaš novac i u kupnji možeš birati kvalitetnije od kvalitetnijeg, onda zasigurno da zaštita potrošača dobrano bi imala nekakvog smisla. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja spoznalo je istinu kukavog života i platežne moći potrošača u Hrvatskoj. Svjesno je kako se u najvećoj mjeri prije bilo kakve kupnje gleda cijena po mogućnosti nekakve obročne otplate, pa se u međuvremenu kratko u glavi izračuna mjesečno koštanje svega ostaloga što nam za život treba, onda se eventualno kupi. Pa je iz tog razloga otvorilo i jedan besplatni telefon i trebate pričekati da vam se javi netko i da vam da savjet ukoliko je riječ o proizvodima iz Hrvatske. I ne bih ovdje htio ni preskočiti famozni Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2017. do 2020. koji navodi posebne ciljeve, posebno ću apostrofirati cilj broj dva gdje jasno citiram: „Osiguranje potrošačima instrumenata brzog rješavanja pritužbi i sporova koji su bili i ostali mrtvo slovo na papiru“ Očito je kako ova Nacionalna strategija nije uspjela pa se donijela jedna nova, a kako u ovom prijedlogu zakona stoji u buduće će se donositi na jedan sasvim drugačiji način. Sabor će biti eliminiran, Nacionalnu strategiju će donositi Vlada, a naš izvozni brend će podnositi izvješće sebi samome. I završit ću. Ono što nam zasigurno ostaje nakon pa izglasavanja ovakvog prijedloga zakona jest da su potrošači i do sada izrazito teško ostvarivali pravo na povrat svoga novca ili na zamjenski uređaj ako su kupili proizvod sa materijalnim nedostatkom. Zakonodavac danas trenutačno propisuje da kupac u slučaju materijalnog nedostatka ima pravo birati između uklanjanja nedostatka ili zamjene robe, a pravo na povrat novca ostvaruje tek ako trgovac u razumnom roku nije otklonio kvar ili isporučio zamjenski uređaj koji u praksi iznosi oko 45 dana. Onaj problem koji će nam ostati jest da za potrošače u nekim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj mogao bi biti problem transport uređaja na servis koji je najčešće ili u jednom većem gradu, a nadam se u budućnosti i bojim se i u nekoj drugoj državi.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Nekad imate onaj zov kojem ne možete odoliti, pa ja ću početi svoju raspravu baš s tim jer ne mogu odoliti. Mi smo prije ove rasprave imali raspravu o poduzetničkim zonama i vladajući kako je tko redom izlazio za ovu govornicu je rekao evo vidite oporbe nema nikog tu, njih samo zanimaju one teme nekakve drugačije, njih ne zanimaju ove prave teme, pogledajte koliko ima nas, a koliko ima njih da bi se ispostavilo da je 8 vladajućih više nego 8 oporbenih. Pa onda kad dolazimo evo do teme zaštite potrošača i kad vidite odnos snaga u ovoj sabornici, onda uzalud krečimo. Jer to bi dalo se zaključiti da vladajuće uopće zaštita potrošača ne zanima i da evo imat ćemo jedan zakon, a u stvarnosti nas to ne zanima. Kad bih bila zločesta, onda bih to tako rekla. Ali hajde vratit ću se na temu ovog zakona i ono što ovaj zakon regulira. Zaštita potrošača je izuzetno važna. Ovu temu zaštite potrošača treba razvijati, treba ulagati. Hajdemo se sjetiti svih onih slika koje smo imali prilike do sad vidjeti. Sjetite se analize koje su pokazale da Hrvati u Hrvatskoj kad kupuju proizvod da je taj proizvod lošije kvalitete nego u ostalim zemljama članicama EU. Dakle, sjetite se od deterdženata do dječje hrane, do niz drugih stvari što smo imali. Nedavno slučajno sam vidjela jedna od naših komercijalnih televizija je u onim svojim dodatnim programima se odlučilo vagat proizvode. I onda su vagajući proizvode na kojima je deklarirano da u nečem plastičnom imate 500 grama nečega pokazalo se da tolerira se razlika ako se ne varam 10% je tako bilo deklarirano u tom, a iza toga se pokazalo da tu razlike budu u nekima se naravno išlo i u korist potrošača jer je bilo nešto više, ali u nekima ne. Dakle, kolegica Marić je tu isto u replici govorila o onim svim lijekovima koji bombardiraju i koji kažu sad ćete popiti lijek i bit ćete, nećete dijabetes imati za otprilike tjedan dana, a o tome, o mršavljenju silnih kila u dva tjedna ne moramo uopće govoriti. Svi bi bili vitki i svi bi smršavili u dva tjedna, jer evo to postoji čarobni štapić. To sve vreba na nas. Vreba na one ljude koji se u cijeloj toj halabuci bolje snalaze i vreba na naše sugrađane starije životne dobi koji zapravo srljaju u ralje svim mogućim nimfama ili ne znam koji vrebaju na njih sa onim zgodnim reklamama. I zaštita potrošača je iz tog razloga važna. Važna je kao prvo da se o tome govori, kao drugo da postoje metode kojima se štiti. Ja mogu ispričati priču koja je meni zgodna, dakle odlučim nakon niza godina otići po prethodnu elektroenergetsku suglasnost i redom dalje u svoj distribucijski centar Elektre Zagreb. Ne idem tamo u red, nego to sve uredno odradim pošaljem preporučeno da nemam mailom i sve ostalo. I nakon nekakvih tri tjedna nekako mi se čini da bih trebala znati gdje se moj predmet nalazi, jer si želim priključiti nekretninu koja nije priključena na elektroenergetsku mrežu na elektroenergetsku mrežu. Dakle, ono klasičnu uslugu koju mi oni trebaju nuditi. Onda prvo idem poslati mail, onda dobijem onaj automatski odgovor na taj mail. Onda iza toga prođe jedno tjedan dana, sad ja odlučim hajde idem ja potelefonirati.

Mene sad, dakle meni to nije o glavu da li ću biti priključena za 10 dana ili ću biti priključena za 10 dana u jednom trenutku ću biti priključena na elektroenergetsku mrežu. Zamislite tko iza toga ima nekakvo poslovno ulaganje, nešto želi ulagati. On dobro je kad baš i ne treba kucati na svaka vrata i mislim da svi zajedno ne trebamo ući u nekakve redove i dobro je kad imamo osjećaj da sve možemo riješiti putem mailova na ovaj način. E pa do tog dolazimo. Ali postoji još, ja sam išla, baš me je zanimalo što u ovom zakonu piše i u ovom zakonu piše da je to javna usluga, da tu javnu uslugu daje tijelo koje je zaduženo za distribuciju i da je to riješeno sukladno posebnom propisu. Posebni propis koji smo mi donijeli sad u petak kaže da je za distribuciju električne energije u Republici Hrvatskoj jedino je HEP distribucijsko područje i ono će se s tim baviti sljedećih 50 godina. Dakle, čak i da hoću imati nekom drugom se javiti ja se ne mogu javiti. Dakle, to su vam stvarne priče. To vam je stvarna priča u koju jedan potrošač ide. U nekoliko navrata kad sam već govorila sa ove govornice o nekim drugim slučajevima uvijek sam govorila imaju ljudi, dakle imate nekog tko bolje barata nekakvim mailovima i svim drugima. Ali oni koji su najosjetljiviji su naši sugrađani starije životne dobi. Od njih ne možete očekivati, dakle oni sami idu negdje i kucaju na vrata. A ja imam osjećaj i pritom zaista ne želim da dobijete sliku da doživljavam sve one trgovce kao u onim starim nekakvim pričama one zle neke koji vrebaju da nekom nešto prodaju. Ja nekako uvijek doživljavam da ljudi rade odgovorno svoj posao i da odgovorno svoj posao će obavljati i da nije nikom, da ne idu sa namjerom da netko nekog prevari, nego je sa namjerom da netko nekom nešto ipak proda i da svoj proizvod pokaže zašto je bolji od nekog drugog proizvoda. Ono što bi bilo izuzetno važno, bilo bi važno da zaista mogućnost pritužbe, mogućnost prigovora bude dostupna.

Probalo se je i radilo se je mogućnosti nekakvih informativnih punktova koje treba dobiti i mislim da na tome treba raditi. Zapravo na tom treba raditi da mogućnost da netko da prigovor, da mogućnost da netko se nekom potuži bude dostupna svima. Ali ono što je važno, važno je da se to promptno i reagira. Možda ću podijeliti sa vama, ali baš me zanima koliko će dugo ova moja saga sa HEP-om trajati. Sad već traje neko vrijeme. Samo da dođem da znam u kojoj mi je fazi predmet, dakle do toga još nisam došla ali me baš zanima kako će ta saga trajati. Ja si nekako utvaram da o tome nešto znam, utvaram si da i zahtjeve podnosim i sve kako treba. Ali dobro. Nisam uspjela pitati državnu tajnicu, pa ću iskoristiti ovo vrijeme. Vjerojatno imate nekakav razlog za to, pa će možda biti prilike ako ćete imati završno da na to odgovorite. Pretpostavljam da je vezan uz određene direktive.

Ono što je interesantno i želim sad još ukazati na jednu činjenicu, a to je ta javna usluga prikupljanja, odnosno javna usluga parkiranja koja se dodaje na popis javnih usluga na javnim površinama. To će biti interesantno da vidimo. Budući da sam prijavljena i za pojedinačnu raspravu ostavit ću za pojedinačnu raspravu dvije teme. Jedna tema je jednostrani raskid ugovora, pa ću tu imati nešto i pitanje i dilema. A druga tema koja mene posebno zanima, a to je prikupljanje komunalnog otpada i način na koji je to definirano i što će tu biti u kontekstu i nekih drugih presuda Ustavnog suda i ostalog. Ovaj zakon da odmah, da zaključno kažem je iskorak.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Evo i u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice nekoliko riječi o spomenutom Prijedlogu zakona o zaštiti potrošača sa nekakvim uvodnim osvrtom da sada ne idem u ove nomotehničke podatke o samome zakonu, da mi je drago vidjeti ovakvu jednu sadržajnu raspravu većine kolega koji su ovdje prisutni makar ih kao što je bilo rečeno nema velik broj. Jednaka takva rasprava bila je i na sjednici Odbora za gospodarstvo gdje je eto u izvješću sadržano niz konstruktivnih primjedbi i prijedloga vezano za ovaj prijedlog zakona za koji naglašavam da je u prvom čitanju. Pa eto između prvog i drugog čitanja zasigurno da se oko ovog zakona mogu postići i dodatna usklađenja i dodatno dići njegovu kvalitetu i njegovu vrijednost, a za koju ste generalno ipak svi ocijenili da je iskorak od onoga što smo imali do sada. Ali dozvolite mi da eto u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice nećete mi zamjeriti ipak ponovim neke ključne akcente ovog zakona za kojeg mi smatramo da su vrijedni da se spomenu, a koji čine jedan kvalitetan iskorak u kontekstu onog što smo imali do sada sa naglaskom da se ipak radi o kompletnom tekstu, novom tekstu Prijedloga zakona o zaštiti potrošača što je zasigurno jedno praktičnije rješenje nego da smo išli na nekakve izmjene i dopune. Kao što je državna tajnica rekla ovim zakonom se propisuju odgovarajuće proporcionalne i učinkovite sankcije trgovcima koji su odgovorni za raširene poglede ili raširene poglede sa dimenzijom Unije. Upravo se i na sjednici Odbora za gospodarstvo po ovoj temi istaknulo da su se prekršajne kazne kao što je već rečeno povećale za pet puta, te da je maksimum definiran za sve vrste prekršaja bez distinkcije s obzirom na vrstu i težinu prekršaja. Sama direktiva nalaže da će se sankcije određivati s obzirom na godišnji promet trgovca gdje je najviša kazna koju države članice propisuju mora biti najmanje 4% godišnjeg prometa trgovca. Ovdje je također potrebno naglasiti, važno naglasiti ipak praksu našeg Državnog inspektorata pogotovo kada se obraćamo poslovnoj zajednici da on gotovo uvijek ili u pravilu prvo izriče opomenu, a tek u slučaju kada se ne postupi izriče kaznu. Nadalje, usklađuje se postojeći normativni okvir sa digitalnom dimenzijom sklapanja ugovora, dakle unapređenje zaštite potrošača u digitalnom okruženju. Znači, jasno mora biti istaknuto da li potrošač prilikom kupnje sklapa potrošački ugovor sa trgovcem ili neki drugi ugovor. Detaljnije se propisuje zahtjev transparentnosti informacija prilikom kupovine putem interneta posredstvom internetskih tržišta, tj. pooštrava se odgovornost internetskih posrednika iliti platformi. S obzirom na vrijeme u kojem živimo i aktualna sredstva komunikacije propisuje se pravo trgovaca da omogući potrošaču podnošenje pisanog prigovora i putem sredstava mrežne komunikacije što je jedan iskorak sukladno vremenu u kojem živimo. Znači mailom ili čak chatom ukoliko postoji mogućnost pohrane vremena i sadržaja prigovora. Propisuju se dodatne situacije koje izuzev već reguliranih čine nepoštenu poslovnu praksu pod određenim okolnostima primjerice dvojna kvaliteta proizvoda. Upravo radi utvrđivanja dvojne kvalitete u provođenju nadzora će se uz tržišnu uključivati i poljoprivredna inspekcija. Ono što je također danas više puta istaknuto kao dobar iskorak i dobra novina, da ovaj zakon ipak na neki način štiti našu stariju populaciju i ranjive skupine, tj. da se na crnu listu nepoštene poslovne prakse dodaju i nezatraženi posjeti potrošačevu domu. Praksa je pokazala da ipak takva prodaja koja zna biti poprilično agresivna da sada ne osuđujemo ničiju djelatnost, ničiji posao i profesiju u trgovini ali može biti na neki način i preagresivna i manipulativna i na neki način može negativno utjecati na donošenje poslovne odluke iliti kupnje pogotovo u kontekstu onih ljudi koji su stariji i koji možda nisu dovoljno informirani. Novina opet koja ide u korist samih trgovaca odnosi se na snošenje troškova vještačenja što je također rečeno. Dakle, propisano je da trgovac predujmljuje troškove vještačenja umjesto da ih uvijek snosi, te da ima pravo na naknadu štete za plaćeni predujam ako ne bude utvrđeno postojanje materijalnog nedostatka na robi. Također jedna informacija koja je danas ovdje iznijeta u samom zakonu, a koja je bila problematizirana čini mi se od kolegice Mrak-Taritaš značajna za jedinice lokalne samouprave jest obveza da moraju osigurati prostor za obavljanje poslova savjetovanja potrošača, te prekršajna odredba sukladno kojoj se mogu sankcionirati ako isto ne ispune i tu definitivno treba vidjeti koji je to optimalni broj takvih pozicija kako bi imali transparentnost u komunikaciji i mogućnost da što više naših sugrađana pristupi svojim potrošačkim informacijama o svojim potrošačkim pravima, savjetovanju o svojim potrošačkim pravima, a da to opet ne bude preekstenzivno ili možda nepovredivo u kontekstu organizacije naše lokalne (regionalne) samouprave. Ovim prijedlogom zakona potrošaču na otvorenom europskom tržištu ipak se osigurava sloboda odabira proizvoda i usluga, pravo na sigurne proizvode i usluge, pravo na točne, istinite informacije o sadržaju i kvaliteti proizvoda, pravo na jasne, transparentne ugovorne odredbe, pravo na zaštitu od nepoštene zavaravajuće i agresivne poslovne prakse, te mogućnosti učinkovitog rješavanja što domaćih, što prekograničnih pritužbi i sporova. I možda još jedna eto dobra informacija. Na mrežnim stranicama resornog ministarstva dostupan je i središnji portal za potrošače koji na jednom mjestu pruža pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti. Eto tako da sa onim dijelom vezano za osobno informiranje možda možemo i sa te točke krenuti. Evo svima skupa zahvaljujem na pozornosti i eto hvala vam lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovani zastupnik Milorad Pupovac.

Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Tri su grupe prava u današnjim društvima od iznimne važnosti u njihovoj zaštiti.

Jedno od vjerojatno najvažnijih prava modernog čovjeka.

Ali sve to imaju ako ne u centru onda u dijelovima svoga programa. I treće pravo je pravo potrošača. To su tri najmasovnija i najrelevantnija prava ako ne govorimo o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i nacionalnih manjina ili svih drugih manjina. Danas raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača temeljem Europske direktive iz 2019. 21/61 kojim se obogaćuje, dograđuje i proširuje obim zaštite potrošačkih prava, predviđaju sankcije i predviđaju kontrolni mehanizmi ili mehanizmi nadzora i kontrole. No ono što je važno jeste da istaknemo o tome kada je riječ o informiranosti i osviještenosti zašto je pravo potrošača važno. Pa zato što se tiče novčanika.

I zato je važno da naši građani imaju punu svijest o tome i zato je važno da m i imamo punu svijest o tome. I netko je već govorimo o tome ne samo kod građana, nego ni kod nas ovdje nema potrebne svijesti o tom koliko je ovo važno. Važan je HNB, ali važno je itekako i ovo. Jer mi smo mala zemlja sa nedovoljno razvijenim institucijama, sa oslabljenim znanstvenim potencijalom, nadzornim i kontrolnim mehanizmima, a uvoznici i trgovci mnogo moćniji od naših državnih institucija i ljudi koji su navikli na ponašanje koje nije u skladu sa ustavnim i zakonskim patriotizmom. Lako je staviti ruku na srce ili ne znam gdje drugdje, ali držati se slova zakona boga mi je mnogo teže. Neka mi ne zamjere moji kolege poštujem svakoga tko na ovaj ili onaj način manifestiran domoljuban ili patriotski osjećaj. Ali kad govorimo o zakonitosti to je od ogromne važnosti. Dakle, čitav je niz stvari koje se ovdje mijenjaju. Posebno su važne one koje obuhvaćaju digitalni kontekst, internetsku formu trgovanja ili odnosa između potrošača i trgovca, način isticanja cijena, posebno cijena koje se odnose kao što je državna tajnica ovdje već govorila na prodaje sniženjem ili nekim drugim posebnim oblicima trgovanja. Čini mi se da je iznimno značajno uvođenje crne liste nepoštenih poslovnih praksi i sivih okolnosti za definiranje nepoštenih poslovnih praksi. I naravno određivanje novčane kazne trgovcima koja ide do 4%, najmanje do 4% godišnjega prometa trgovca. E sad HANFA kao regulator sa jedne strane i kao nadzor, predvoditelj nadzora za one koji su dobili odobrenje za rad od iste organizacije, od iste agencije i naravno poljoprivredne inspekcije da li su dovoljne? Da li mi imamo dovoljno snažan nadzoran i kontrolni mehanizam i kod oba dve i kod agencije i kod poljoprivredne inspekcije.

Nekoliko konkretnih stvari koji se tiču pojedinih odredbi. Mi iz kluba SDSS-a smatramo da odnos između Zakona o obaveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača bi trebao jasnije naznačiti koji zakon u kojem slučaju ima prednost. Odredbom članka 3. stavka 1. navodi se da se u slučaju kolizije između Zakona o zaštiti potrošača i zakona kojima se uređuje pojedina upravna područja navodno se između potrošača i trgovca primjenjivati odredbe tih upravnih područja. Postavlja se pitanje jesu li obvezni odnosi, odnosi u koje subjekti ulaze povodom stvari, činidba i imovine, radnji i imovine mogu podnijeti pod pojam upravno područje. Naime, upravno područje predstavlja dio upravnog prava, odnosno djelovanja javno-pravnih tijela, ministarstava, državnih upravnih organizacija, jedinice lokalne samouprave itd. a ovo je dodatno komplicira odredbom članka 3. stavka 2. kojim je navedeno kako će se Zakon o obveznim odnosima primjenjivati ako ovim zakonom nije drugačije određeno iz čega bi se moglo iščitati kako prednost imaju odredbe iz Zakona o zaštiti potrošača. Iz naziva zakona proizlazi kako se radi o zaštiti potrošača, te se ne bi smjelo dopustiti da se Zakonom o zaštiti potrošača smanje prava koje su imali potrošači po Zakonu o obaveznim odnosima. I isto se odnosi i na druge zakone primjerice iz područja osiguranja. Stoga predlažemo da razmotrite naše viđenje stvari da se do drugoga čitanja jasno naznači da će se primjenjivati odredbe onoga zakona koje su povoljnije za potrošača, a što i jeste činjenica, intencija predlagatelja.

Članak 37. zavaravajuće prakse, ima ih mnogo, nekoliko stranica ovoga Zakona je posvećeno tome i navedeni su. Ostaje nejasno da li se radi o nabrajanju primjera radi ili je to zatvoren skup zavaravajućih praksi. Ako je zatvoren skup što ako se pojavi neki drugi skori slučaj. Ako je zatvoren skup ne bi li bilo mudro taj skup otvoriti za moguće druge oblike koje bi zakonodavac, odnosno nadležna tijela propisivala i prepoznavala i na taj način stvorila zakonodavcu osnovu za sutra dopunu i unapređenje zakona.

Bilo je primjedbi i u raspravi, a to je da se stvaraju savezi potrošačkih organizacija i da se odredi kriterij reprezentativnosti kao kod sindikata. Vi ste to djelomično prihvatili [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Bilo bi dobro da razmotrite da se to ozbiljno prihvati kao sredstvo dodatne kontrole uz državne institucije od strane civilnih institucija. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić.

Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovani kolege zastupnici i kolege zastupnice. Pred nama je Prijedlog novog Zakona o zaštiti potrošača. Ovdje je riječ o izmjenama koje proizlaze iz nekoliko europskih direktiva izglasanih u prošlom sazivu Europskog parlamenta. Dobro je da naši potrošači mogu dočekati pozitivne promjene makar iz EU ako već naša Vlada ne ulaže napore da zaštiti građane. Jer kako vidimo sve one odredbe koje direktno idu na korist potrošača su zapravo rezultat primjene, odnosno implementacije direktiva. Države članice su obvezne do 28. studenog 2021. godine donijeti i objaviti mjere koje su potrebne radi usklađivanja sa direktivom, a koje se primjenjuju od 28. svibnja 2022. godine, te kako vidimo ponovno ulazimo u zadnje rokove. Jedna od najvažnijih izmjena za naše građane je zasigurno regulacija dvostruke kvalitete proizvoda na tržištu EU u vidu nepoštene poslovne prakse. Toj je regulaciji značajno pomoglo istraživanje provedeno u Hrvatskoj koju je provela hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan i Hrvatska agencija za hranu koje je pokazalo da su proizvodi na našem tržištu premda naizgled identični onima na tržištu drugih članica EU zapravo lošije kvalitete a nerijetko i skuplji što nije u skladu sa kupovnom moći građana s obzirom na razliku u standardu življenja. Budući se radilo o značajnom istraživanju uzorkovanje je provedeno na stručan način, a analize su povjerene hrvatskim akreditiranim laboratorijima dok su rezultate i zajedničke rezultate donijeli radna skupina pri agenciji, Hrvatskoj agenciji za hranu. Relevantno istraživanje kao podlogu za zakonske izmjene smo imali još 2017. godine a do sada smo čekali da nam direktiva propiše ono što već znamo, za što imamo povratne informacije bilo od stručnih službi kako sam navela, a bilo od građana. Pogotovo svi već znamo za dugogodišnje iskustvo građana sa manipulacijama kod načina isticanja cijena prilikom sezonskih sniženja ili poteškoća kod podnošenja prigovora, odnosno dobivanja odgovora na prigovor. To je opće poznato. Istraživanje je pokazalo kako samo kod 4 od 26 ispitanih proizvoda, dakle 15% nije nađena razlika niti u kvaliteti, niti u cijeni. Kod 54% proizvoda utvrđena je razlika u kvaliteti, dok je više od 60 posto proizvoda u trenutku kupnje bilo skuplje na hrvatskom tržištu. Premda neke države članice imaju mjere kojima se osigurava kvaliteta proizvoda u RH su građani prepušteni na milost i nemilost velikim tržišnim igračima. Naša Vlada nikad nije ništa poduzela i svako rješenje za potrošače mora doći sa europske razine. Međutim, čak i ono što dolazi sa europske razine mora se provesti, a za provedbu su zadužena naša inspekcijska tijela. Europska komisija intenzivno radi na pripremi nacionalnih tijela kako bi što bolje se proveo taj zakon i doveo do stvarne jednakosti naših građana na tržištu EU. No, u kojoj su mjeri hrvatska tijela uključena u te konzultacije? Hoće li i ovaj zakon ostati mrtvo slovo na papiru, gdje je i naše pitanje, ali i pitanje postavljeno u nizu komentara na zakon. U zemlji u kojoj stanovništvo stari sa udjelom starijih osoba od 65 godina 21%, u kojoj je potrošačka svijest slaba vrlo je važno zaštititi najranjivije. Nerijetko su žrtve agresivnih prodaja osobe s invaliditetom, osobe lišene poslovne sposobnosti koje nisu mogle sklapati određene ugovore nego ih u tome zastupaju skrbnici. Trgovci često nisu niti upoznati s institutom rješenja poslovne sposobnosti te je u tom dijelu to potrebno isticati njihov položaj u društvu i zaštitu koju trebaju imati osobe lišene poslovne sposobnosti. Upravo zato su nam i više nego potrebne odredbe EU o sklapanju ugovora na daljinu te sklapanja ugovor na kućnom pragu. Naime, do sada je bilo načina da na bilo koji trgovački putnik mogao je nenajavljeno ući u kuću nekom umirovljeniku pa čak i maloljetniku na vrata i agresivno mu utržiti svoj proizvod. Nakon toga u najboljem slučaju ulazilo bi se u dugotrajne se bitke sa trgovcem kako bi prodana usluga ili proizvod vratili. U veći slučajeva ljudi su se jednostavno pomirili sa činjenicom da su nasamareni, a nemajku od kog tražiti zaštitu. U prilog tome govori i pučka pravobraniteljica u svoj izvješću o radu za 2020. godinu prema kojem su zaprimili 88 pritužbi nezadovoljnih potrošača prema kojima pučka pravobraniteljica nije ovlaštena za postupanje po pritužbama na rad trgovačkih društava, no u svom radu je davala opće pravne informacije ili su pritužbe slali drugim nadležnim tijelima. Ipak to pokazuje da potrošači nemaju informacije kome se obratiti i nisu dovoljno educirani o svojim pravima. U svakom elementu provedbe ovog zakona važno je podizanje svijesti građana o njihovim pravima, a na ministarstvu je obveza da organizira kampanje radi podizanja svijesti i znanje o zaštiti potrošača. Moram napomenuti da smo kao što smo i ranije ovdje čuli u raspravama, prema podacima EU najlošiji u poznavanju svojih prava. Vlada je bila vrlo proaktivna kada je potrebno pogasiti potrošaka savjetovališta koja su pomagala građanima riješiti preko 20.000 upita godišnje i vratiti na 1000 kuna. Ta savjetovališta su sada zamijenjena brojem telefona i to koji samo radi 3 dana u tjednu u periodu od 10 do 14 sati ili su pritužbe se mogu slati putem e-maila na kojem se prema pritužbama građana nitko nikad ne javi. Zaključno, možemo mi prenijeti 1000 lijepih europskih odredbi međutim naša Vlada, naša provedbena tijela ako ne radi svoj posao sve će kao i dosada po pitanju prava potrošača u RH ostati mrtvo slovo na papiru.

Dakle, danas sam već govorila o problemu nereguliranosti agencija za naplatu potraživanja i u sklopu zapravo polugodišnje informacije HNB-a gdje je zapravo između ostaloga bilo rečeno službeno i neslužbeno od strane HNB-a da da je problem što je, što su agencije za naplatu potraživanja neregulirane. Objašnjenje koje ste i vi dali da se čeka direktiva je bilo i objašnjenje guvernera, a nama se čini da zapravo građani RH više zaista ne mogu čekati ni direktivu, a kamoli onda tek njen prijenos u domaće zakonodavstvo i da zapravo trebamo djelovati puno brže. Naravno, jedan dio stvari koji se tiče zaštite potrošača u odnosu na agencije za naplatu potraživanja trebao bi biti reguliran samim Zakonom o potrošačkom kreditiranju jer, jer velika većina dugova koji se prodaju jesu potrošački, potrošački krediti. Ono šta je pitanje koje sam i danas postavila jest da li se u potpunosti bez ograničenja, bez pristanka dužnika potrošački krediti uopće bi mogli moći prodavati na taj način kao i svaki drugi, kao i svaki drugi dug jer potrošački krediti imaju posebnu vrstu zakonske zaštite i na europskoj razini. Kada gledamo ovaj propis ono što smo mi očekivali je da barem određene prakse koje agencije za naplatu potraživanja vrše prema građanima da ih ovdje reguliramo. Prvo, prav stvar je ovo koju sam već spomenula, a to je način na koji se zapravo komunicira sa samim, sa samim građanima odnosno u zakonskim terminima potrošačima. Dakle, i sam ured pučke pravobraniteljice tražio je da potrošač upisom u registar potrošača mora moći zabraniti trgovcu da se pozivima ili porukama putem telefona poziva na ispunjenje obaveza iz potrošačkog ugovora i da je ta odredba nužna upravo kako bi se često neprimjereno i prekomjerno nazivanje naših građana i vrlo često i neprimjerena komunikacija koja ugrožava i privatnost i dostojanstvo ljudi da bi se ograničila time da bi se ljudi mogli upisati u registar Ne zovi i da samim time bi se ograničilo agencije za naplatu potraživanja da ih na taj način zovu. Ono što je pak bilo obrazloženje ministarstva je da postupanje vjerovnika radi ostvarenja tražbine koja imaju narav kaznenog djela uređuje se propisom o kaznenom pravu. Ja moram reći da znamo svi, da dakle je kazneno pravo odnosno kazna je tamo predviđena kao i cijeli postupak i jesu predviđene za najteže oblike naravno kršenja, kršenja zakona. Ovdje se vrlo često radi o praksama koje su agresivne, koje narušavaju privatnost i ljudsko dostojanstvo, ali koje nisu ono što predstavlja određeno kazneno djelo. Ja ne znam točno koje bi to zapravo kazneno djelo bilo niti vidim da bi postojali kapaciteti da DORH se bavi takvim vrstama ponašanja unutar kaznenog prava. Mislim da to nije realno. Druga stvar, ono što moramo imati jesu efikasna pravna sredstva. Znači kad kažem efikasna pravna sredstva ona koja po samoj prijavi određene vrste postupanju imaju mehanizme da to postupanje momentalno zaustave pa čak i kroz određenu vrstu privremenih mjera kojima se neko postupanje ograničava dok se ne riješi predmet onoga što je meritum spora da uopće dug postoji itd. Ono što ste također ovdje rekli kao obrazloženje zašto niste prihvatili taj prijedlog jest da za razliku od ostalih slučajeva koji su obuhvaćeni registrom ne zovi, da je upućivanje ovakvih vrsta poziva na ispunjenje obaveze iz potrošačkog ugovora da se odnosi na one slučajeve kada je potrošač svojom voljom pristao na sklapanje ugovora. On je pristao na sklapanje originalnog ugovora, on je bio zaštićen i Zakonom o potrošačima, a ako se radi o nekim drugim institucijama tada i zakonima koji njih reguliraju. Ali u trenutku kada njegovo potraživanje, ne ugovor jer oni tvrde da oni ne rade prijenos ugovora, kada njegovo potraživanje dođe kod Agencije za naplatu potraživanja tada više ta volja kojom je sklopio ugovor koji mu je garantirao neku minimalnu zaštitu više nije relevantna volja jer je on s tom pravnom osobom nije sklopio. Treća stvar do koje dolazimo je da kada se dug primjerice Telekoma proda Agenciji za naplatu potraživanja, oni ga mogu prodati dalje. Imamo slučajeve prekogranične prodaje duga, dakle prodaje se tvrtkama koje nemaju uopće sjedište u RH, što je dozvoljeno. Četvrto, prodaju se fizičkim osobama. Sad zamislite potraživanje koje dođe kod fizičke osobe koja to ide naplaćivat, čime je ona vezana, kojim propisima, kojim zakonima, na koji način ona odgovara? Dakle, mislim da ne smijemo propustit u ovom zakonu privremeno barem dok ovaj sabor ja se nadam ove godine usvoji i zakon koji će regulirati same agencije da moramo moći regulirati minimalno pravne lijekove i ovu minimalnu zaštitu dostojanstva ljudi koji jesu zaista završili u jednoj vrsti vrlo često dužničkog ropstva iz kojeg ne mogu, ne mogu izaći. Ja vam moram reći isto tako da mnogi ljudi koji meni ovdje dolaze, a svaki ponedjeljak i utorak sam ovdje i primam građane od kojih mnogi dolaze samo zbog toga, da kod mnogih od njih sam vidjela situacije u kojima one ne mogu, dakle osnovno pravo iz cijelog korpusa potrošačkog, a to je da znaju stanje svog duga, da znaju šta je uopće to potraživanje, da ni do toga ne mogu doći, da ne mogu doć do strukture duga šta je glavnica, šta su kamate, dakle da nemaju osnovne informacije, da nemaju pravo pristupa ugovoru temeljem kojeg je njihovo potraživanje preneseno na Agencije za naplatu potraživanja, nemaju pravo ga vidjet, moraju ga potraživat sudskim putem, rijetki su dobili i tu je praksa različita. Dakle, imamo ozbiljan problem dereguliranosti koji na građane, na mnoge, to su deseci tisuća ljudi, utječe na način da su u sivoj zoni i da ne mogu zapravo iz toga nikada izaći. I da, mi mislimo da je i ovaj propis taj propis koji bi mogao barem neke mehanizme zaštite propisati. Još jednu stvar sam htjela istaknuti koju evo znam iz nekoliko ovaj situacija, između ostalog i moj tata je bio žrtva takvog postupanja, a tiče se ovih sklapanja ugovora na daljinu, posebno od strane telekomunikacija. Dakle, moram reći da dakle starije osobe, čak i one koje digitalno su donekle pismene su vrlo često izložene praksama koje jesu prepoznate dakle ovim zakonom da se sklopi ugovor na daljinu, a da vi na njega niste eksplicitno pristali i da vi poslije ne možete dobit snimku kao dokaz toga da niste pristali, mi smo imali takvu situaciju. Dakle, da vam kažu da vam nude neku uslugu, da vi kažete da ne želite da imate drugog operatera, da oni kažu poslat ćemo vam samo ponudu i onda ih skinete s telefona, on kaže dobro pošaljite ponudu, oni pošalju paket sa ruterom, sa svime, sa brojem, aktiviraju ga, dolaze mu računi, neće platit čovjek, ne koristi to i vi ste nakon pola godine opla ovrha i doviđenja, on je sklopio ugovor, nije sklopio ugovor, kako da on to dokaže na sudu, nikako, nikako.

Oni ne znaju da kada nešto kažu preko telefona ako se to tako tumači, a kasnije ni ne mogu to opovrgnut da su zapravo ušli u ugovorni odnos i obavezu i od toga ih zaista moramo, moramo zaštititi.

Slijede pojedinačne rasprave, prva prijavljena je poštovana zastupnica Anka

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Dakle, mi u prvom čitanju imamo Zakon o zaštiti potrošača. Zakon o zaštiti potrošača zaista otvara niz drugih dilema i izuzetno je dobro i kvalitetno da o tome raspravljamo jel živimo u jedno vrijeme i to nam je ovaj covid pokazao da živite u doba kad možete sve zapravo obavljati iz svog vlastitog stana iz kuće da uopće nemate kontakt s nekim drugim. I tu vrebaju niz zaista onako opasnosti i za ljude i mlađe ljude koji dobro barataju i vode računa i kritični su prema svemu, a pogotovo za starije ljude. Ja sam u nekoliko navrata spomenula pred jedno, tome sada ima petnaestak godina sam dobila knjigu od jedne mlade australske arhitektice koja je govorila o gradu budućnosti u gradu u kojem ćete vi u svom stanu u kojem živite bez da iziđete iz tog stana odnosno zgrada u kojoj živite imati sve usluge dostavu hrane, imate ćete ne znam prostor u kojem možete vježbat, velike zidove na kojim ćete vidjeti kazališne predstave. I čitajući tu knjigu sam rekla, pa baš me briga kad to bude mene više biti neće, a to se pokazalo da sad je i to su situacije u kojima se zaista vreba na potrošače. I zato je važno ne samo da imamo korektan zakon nego da imamo i korektnu primjenu i kontrolu svega.

A druga stvar, ovaj zakon kaže da je, govori o javnoj usluzi odnosno iznimke od mogućnosti obustavljanja javne usluge, to je javna usluga prikupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Smisao je da mi plaćamo uslugu koju dobijemo, smisao je da svaki potrošač plati proizvod koji dobije. E sad dolazimo kod problema otpada, problem otpada i to je ono što svako od nas plaća, dakle u cijeni otpada dio vam je cijene fiksni, dio vam je cijene varijabilni.

Mi smo na uredbu na kojem je to bilo definirano poseban zakon je Ustavni sud donesao odluku o protuustavnosti iz nekih drugih stvari. Smisao je da zapravo ostaje užasno dilema, što plaćate u cijeni odvoza otpada. Ono što bi trebalo plaćati, trebalo bi plaćati otpada koji proizvodite, trebalo bi na taj način poticati sve za odvajanje otpada, odvajanje plastike, odvajanje bio otpada, odvajanje svega ostalog i to na različite načine funkcionira u različitim jedinicama lokalne samouprave. I puno pritužaba koje imaju je na tu temu, ljudi pitaju što ja plaćam. Dakle, ono što cijelo vrijeme znamo, a znamo da otprilike svakodnevno proizvodi negdje oko kilogram otpada, dakle negdje čovjek na razini godine dana proizvodi nekakvih 350, 360 kg otpada. Ako vi taj otpad uredno odvajate, a to je ono što jedinice lokalne samouprave nekako vode računa i trebalo bi biti poticaj onda vi odvajate plastiku i pogledajte koliko ima plastike i to vam se to se jednako tako odvozi. Ako odvajate bio, ako odvajate sve ostalo onda naravno ovog otpada ima manje. I sad vam je tema što plaćate. Mi smo plaćali, dakle cijena koja je bila dugo godina formirana, bila je formirana prema kvadraturi stana, onda sad ta cijena više nije formirana prema kvadraturi stana nego je formirana kako gdje, prema pretpostavljenoj količini otpada koji ćete proizvoditi.

Naime, govorili ste o otpadu, o odvozu otpada, a gledala sam nekakvu emisiju kad e-naručivanjem se nešto naručujete pa vam se ne svidi, pa onda to vratite, pa onda oni to ne da im se čak niti vraćati neki novi broj pa onda bace to pa se gomila otpad, pa zapravo štetimo zaštiti okoliša. Ja uvijek nekako nastojim bez obzira i što je kad su kasni sati govoriti životna iskustva. Tamo negdje pred drugi niz godina je nama došla u posjetu odnosno mom suprugu rodbina iz Amerike i otišli su i oni u dućan gdje se kupuju neke rukotvorine, ne znam jel taj dućan danas i postoji ta nekakva teta recimo je kupila šlape i onda je došla kod nas u stan hodala je u tim i rekla da se to njoj ne sviđa i rekla ja to idem vratit. Meni je to tad bilo nepojmljivo, da ti uzmeš nešto, da u tome malo prohodaš, da zaključiš da su ti baš ti ne pašu i da to vraćaš nazad, to je bilo njoj normalno. e-kupovina je danas normalna, ja sam prema tome oprezna, kupujem knjige, nikad mi nije jasno da neko može kupit cipele, ja cipele moram probati sto puta jer imam pun ormar cipela koje su mi neudobne pa ne trebaju mi još jedne neudobne.

Znamo da ste borkinja i sada stvorili ste jedno opasno područje. Naime, to što zapravo nisu u Zakonu o zaštiti potrošača uopće navedeni potrošači koji su potrošači zbrinjavanja otpada, dakle to je jedan ugovorni odnos koji je posve izostavljen iz ovog zakona. Da li postoji način da se konačno doskoči takvim sustavnim izostavljanjem takvih važnih odnosa iz zakonodavstva? Hvala lijepo. Dakle, imamo mi nekoliko tema koje vrlo teško i nerado otvaramo. Jednu temu koju vrlo teško i nerado otvaramo je problem otpada.

Jer ako mi sa stanovišta aspekta zaštite okoliša hoćemo smanjiti proizvodnju otpada onda moramo stimulirat one koji zaista o tome vode računa. Ako isto plaćamo moj susjed ili moji susjedi i ja, a ja odvajam, a oni ne odvajaju, onda se postavite pitanje zašto vi to radite. Dakle, to vam je kao onaj domino efekt, postavljate pitanje na pitanje i zato mislim da o toj temi je trebalo biti riječi i u ovom zakonu, naravno u suglasju s nekim drugim zakonom, obzirom da je to danas isto ministarstvo ne vidim razloga zašto se dvije uprave nisu mogle sjetiti i malo dogovorit.

Dobra veče poštovani predsjedavatelju, drage zastupnice i zastupnici, bit ću vrlo kratka i ne čitati. Dakle, imamo Zakon o zaštiti potrošača pred nama koji bi trebao detaljnije definirati i zaštititi prava potrošača. Potrošači smo svi mi, a isto tako znamo koliko su proizvodi ne kvalitetniji nego što su bili. Veš mašina moje mame, ne bake, mame je nedavno crkla. Ja sam zamijenila tijekom svog života, a ja sam baka, 2-3, skoro 4. Tako da svi smo svjedoci da je to programirano kvarenje nekako naša svakodnevnica i nešto što je doista potrebno regulirati bolje kako bi se ne samo zaštitili novčaniki nego i zaštitio i okoliš u kojem svi živimo. Međutim, o tom zakonu koji je dobrodošao je hvalevrijedan na osnovi direktive koja je smjernica, a ne zapovijed, 4 njih, trebalo bi, trebalo bi primijeniti i Zakon o obveznim odnosima tamo gdje su Zakonom o zaštiti potrošača umanjena prava u odnosu na Zakon o obveznim odnosima. Ima nekoliko takvih mjesta, vidjet ćete i sami kasnije. Drugu stvar koju želim posebno napomenuti je, u čl. 37. i to sam u replici ponovo istakla kao problem, taksativno se navode i ugovori, bilo je u nekoliko rasprava isto prije napomenuto, ako su navedeni neki ugovori zašto nisu onda i o, ugovori o odvozu otpada kao jednog od bitnog područja za potrošače posebno navedeni i ako nisu ti ugovori navedeni da se možda kasnije proširi na sve slične slučajeve, pa se onda ne samo i za otpad nego i za neke druge situacije u kojima se moguće krše potrošačka prava obuhvati taj dio. Druga odnosno treća stvar koju želim posebno apostrofirati je ono što sam i prije rekla da je u prekršajnom zakonu posebno navedeno i on je u koliziji zapravo o tome što ste mi prije izrekle kao u odgovoru na repliku da se ne mogu izricati opomene odnosno da se mogu izricati opomene, dakle ne mogu se izricati opomene s obzirom na to da vam prekršajni zakon onemogućava s obzirom na visinu izrečene propisane kazne, dakle to je za fizičku osobu manje odnosno više od 5.000 kuna, tako da sukladno tom članku prekršajnog zakona inspektor vam mora i ne može izreći mandatnu kaznu. I time ste doveli u nepovoljni položaj malog obrtnika u odnosu na velike trovačke lance. Molim vas dajte pogledajte i uskladite prekršajni zakon sa sankcijama koje propisujete ovdje u ovom zakonu.

Dakle, da bi oni vršili svoju funkciju oni trebaju biti plaćeni i za to, doista vas molim razmotrite mogućnost da se nađe i ministarstvo iznađe plaće za te iste djelatnike kao što je to praksa u EU. Hvala lijepo. Evo s ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra, sutra je kako znate predviđena svečana sjednica u 10 sati, a u 12 sati nastavljamo dalje s točkama dnevnog reda.